Ten byl jasný, a teď se to přes léto řešilo.

A částečně tak učinil, ať jsem férový.

Myslím si, že velmi dobře víte, o čem mluvím. Jsem přesvědčen, že víte, že to není systémové, že se tím pouze lepí díra a že to může být precedens i do budoucnosti. Už budu končit, ale vrátím se ještě k tomu, co mě trápí možná nejvíc.

A to přece všichni musíme vidět, že není dobře, je to průšvih.

Je mimořádná situace, souhlasím. Situace je takřka kritická, ale ten problém, který já vnímám, je v tom, že my ty výdaje do budoucna příliš neovlivníme. Sám to vidíte, pane ministře, jak se s tím složitě pracuje.

Sám vidíte, že to není vůbec jednoduché.

Nemyslím si, že tam dojde k nějaké veliké revoluci, to je můj osobní názor.

Takže žádná sláva, pane bývalý ministře financí Kalousku.

Máme štěstí.

Střední firmy mimo jiné neinvestují, protože jsou vysoké úrokové sazby.

Já tedy úplně přesně nevím.

Nic jiného už nelze vymyslet.

To je dnes přerušeno, to si řekněme rovnou. Výdaje na výzkum a vývoj, jak zde řekl správně pan premiér, budou o miliardu vyšší, myslím tím teď ty národní.

Jsem přesvědčen, že ji nemáme o co opřít a že budování země postavené na znalostech, na technologiích, na výzkumu, na vývoji je v tuto chvíli minulostí.